Za druhé.

Mám konkrétní návrh a rozhodneme spor hlasováním.

Jsem o tom přesvědčený.

Já také děkuji.

Prosím. Víte, my jsme v minulém volebním období přijali změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, ustanovili jsme takzvaný garanční výbor a jednou z povinností garančního výboru je navrhnout proceduru a přijmout stanoviska k jednotlivým návrhům. A udělali jsme to právě proto, abychom potom při třetím čtení tady na Sněmovně neřešili takto detailně postup, jak budeme hlasovat jednotlivé body jednotlivých pozměňovacích návrhů. ODS tam měla svého zástupce, neřekl ani slovo a proceduru, jak je navržena, schválil. Schválili ji tehdy všichni. Já si myslím, že rozdělovat teď jednotlivé pozměňovací návrhy po odstavcích vede tak akorát k tomu, abychom udělali nějakou chybu.

Ale já tedy dávám, tak jak jsem avizoval v obecné rozpravě, návrh na změnu procedury. Ten je ale podstatně jednodušší. Já jsem přesvědčen, že má logiku, a nakonec zase Sněmovna rozhodne, jestli se se mnou ztotožňuje, nebo ne. Jak už jsem říkal v obecné rozpravě, když se potom hlasují doporučující či nedoporučující stanoviska výboru, tak pouze dva pozměňovací návrhy získaly doporučující stanovisko. Já jsem navrhoval to, aby se nejprve hlasovalo o tom, který je takzvaně štědřejší, nebo který je ve větším rozsahu, a pakliže neprojde, aby se hlasovalo o tom druhém. Protože spousta lidí mi říká: budeme hlasovat pro ten první a když neprojde, tak pro ten druhý. Proto navrhuji tento postup, protože kdyby to bylo obráceně, tak by potom už nebylo možné se vrátit k něčemu, co by třeba člověk rád podpořil, pokud by neprošel jeho pozměňovací návrh, který preferuje. Takže moje změna procedury je velmi jednoduchá. Já pouze navrhuji, abychom po hlasování o legislativně technických úpravách jako první hlasovali pozměňovací návrh můj, který je veden pod písmenem E, a potom teprve pořadí, jak navrhl sociální výbor. Děkuji. Já poprosím paní zpravodajku.

A tady ta logika dostává na frak, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího.